Úmyslně nemluvím o detailech jednotlivých paragrafů, protože si nemyslím, že to úplně patří do prvního čtení, že bychom k tomu měli využít debatu na výboru a tam rozebrat případné výhody a nevýhody některých paragrafů. Přesto bych poprosil paní ministryni, zda by nám mohla, její úřad, poskytnout materiály, které se týkaly vypořádání připomínek jednotlivých dotčených orgánů, které se vyjadřovaly k tomu zákonu, abychom věděli, jaké připomínky byly akceptovány, jaké nikoliv a případně z jakých důvodů, ať se nemusíme točit v kruhu nebo se neptat dvakrát na totéž. Doporučuji, aby ten zákon prošel prvním čtením, a zároveň budu navrhovat v podrobné rozpravě prodloužení projednání o 30, variantně o 20 dní z důvodů, které jsem zde uvedl. Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Nyní vystoupí pan poslanec Jan Zahradník, zatím poslední písemně přihlášený do rozpravy. Vidím dalšího přihlášeného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

A také vlastně, i když to nemůže otevřeně navenek deklarovat, tak přesto z toho je jednoznačně vidět i celou škálu různých vztahů, ať už vztahů mezi lidmi, nebo vztahů mezi institucemi, nebo vztahů mezi jednotlivci a nějakými ať už soukromými, veřejnými, nebo státními institucemi.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Nyní mám faktickou poznámku pana poslance Radka Vondráčka.